Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy.

Není tomu tak.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Takže já zahajuji hlasování.

Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Z logiky věci, kdy se tedy jedná i o nějakou normu, která má vliv, může mít vliv na vnitřní bezpečnost, tak navrhuji výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu. Má ještě nějaký návrh na jiný další výbor? Nevidím, takže přejdeme k hlasování. Nejdříve tedy zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro?

Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Benešík. Děkuji, pane místopředsedo.

Nicméně dříve zazněl návrh na přikázání výboru pro obranu.

Já vám děkuji.

A nyní tedy ten poslední návrh. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu k projednání jako dalšímu výboru. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.